Může se jednat jak o jednotlivé zdravotníky, tak o skupiny či týmy vojenských zdravotníků.

Žádné další dodatečné požadavky na státní rozpočet nebudou. Děkuji vám za podporu a pozornost. Děkuji.

Prosím, aby se ujala slova zpravodajka výboru poslankyně Jana Černochová, informovala nás o jednání výboru a přednesla návrhy usnesení Poslanecké sněmovny. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, k obsahu předloženého materiálu nemám, co bych doplnila. Domnívám se, že je nám všem zřejmé, o co se jedná.

Ještě téhož dne nám byl doručen.

Výbor pro obranu následně přijal ještě doprovodné usnesení, které je evidováno jako sněmovní tisk číslo 1063/2, které zní:

V podrobné rozpravě tedy v souladu s těmito usneseními doporučím, pane místopředsedo, vyslovit souhlas s tímto materiálem, s pobytem vojenských zdravotníků, a schválit doprovodné usnesení po vzoru usnesení výboru pro obranu. V tuto chvíli vám děkuji za pozornost. A abych nezneužívala své postavení zpravodajky, dovolím si přihlásit přednostním právem do rozpravy jako poslankyně s přednostním právem.

A nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli dvě písemné přihlášky. Děkuji, pane místopředsedo.

Chtěla bych vyzvednout v tuto chvíli význam spolupráce v oblasti obrany s našimi zahraničními partnery v rámci Aliance a chtěla bych poděkovat za veškeré nabídky pomoci, které v tuto chvíli naše země ze zahraničí dostává.

Pro naše vojáky je to skvělá příležitost, i pomoc vojenských zdravotníků z těchto gard bude nepochybně přínosná nejenom jako pomoc při potlačování pandemie koronaviru, ale i jako další rozvoj spolupráce a schopnosti spolupráce. Toto mimo jiné zaznělo na výboru pro obranu. Jen na okraj zmíním, že výbor pro obranu se v rámci své loňské pracovní cesty do Spojených států setkal se zástupci velení obou těchto národních gard a byla to i pro nás velmi dobrá zkušenost. V letošním roce pak při příležitosti dnů NATO zavítali generálové z těchto složek do České republiky a měli jsme možnost na to loňské jednání navázat a probrali jsme mimo jiné jejich zkušenosti ze Spojených států při potlačování (?) opatření boje proti pandemii COVID19. Druhou poznámku, kterou bych chtěla zde zdůraznit, že se nám dostávalo i podobné pomoci v minulosti, a přála bych si, abychom podobnou pomoc byli schopni poskytovat i my. Měli bychom být spolehlivými spojenci, a toho nedocílíme, pokud nebudeme do naší obrany investovat tolik, kolik je potřeba. Proto v tuto chvíli chci zopakovat, že je pro mě naprosto nepřijatelné, abychom škrtali finanční prostředky na armádu v nadcházejících letech, a tím oddalovali znovu potřebné modernizační projekty. Ano, musíme armádu modernizovat i proto, abychom byli dobrými partnery ostatním a vysílali signál, že to myslíme vážně. V neposlední řadě zde chci podotknout, že tento mandát pro působení příslušníků spojeneckých armád na našem území je ukázkovým příkladem, kdy by postačovalo, aby daný mandát na omezenou dobu schválila pouze vláda a aby nebylo nutné absolvovat celou složitou proceduru, kterou nyní absolvujeme v době nouzového stavu.